Vládní návrh zákona projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na své 35. schůzi a doporučil svým usnesením Poslanecké sněmovně Parlamentu jeho schválení. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj zemědělského výboru, poslanec David Pražák, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Tak prosím, pane poslanče, máte slovo.

Já se ještě dopředu hlásím do obecné rozpravy a předložím pozměňovací návrhy. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, nechci zdržovat, já bych rád, aby řádně prošel tento návrh druhým čtením. Jenom mám dotaz na pana ministra.

Pan ministr předpokládám ví, o co kráčí, o co se jedná. Já se chci pouze zeptat, zdali tento návrh zákona směřuje k tomu, aby se potom vyhláškou upravil případný zákaz, protože pokud se tak učiní, bude to znamenat obrovský zásah do hospodaření řady zemědělských podnikatelských subjektů, které chovají dobytek, a bude to znamenat zúžení trhu s hnojivy.

Děkuji za slovo.

Proto předkládám dva pozměňovací návrhy, které tyto nedostatky odstraňují. První návrh se týká skladování hnojiv na stejné ploše. Je potřeba skladování umožnit již po třech letech, nikoli po čtyřech, jak je v současném navrhovaném znění.

Druhý návrh se týká schvalování příkrmiště do havarijního plánu dle vodního zákona. Podle všeho je to pouze další byrokratická povinnost, která ničemu nepomůže, a proto ji vyškrtáváme. Rizika znečištění tedy jsou výrazně nižší než třeba u skladování hnojiv, se kterým se v tomto zákoně porovnává.